Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, poprosím vás o klid v sále. Já vás nyní všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili, a tím odprezentovali na dnešní schůzi, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Petru Vránu. Má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů? Nikoho nevidím, že by se hlásil, budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené osoby ověřovatelů. Kdo je proti? Hlasování číslo 1. V tuto chvíli je přihlášeno 133 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.